Děkuji. A nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Bartošek, poté pan předseda Faltýnek, potom paní poslankyně Němcová. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji.

A druhá věc. Komise pro kontrolu generální inspekce sborů je poměrně zásadní orgán a měla by ho kontrolovat opozice. Opakovaně zde sledujeme, jak komunistická strana je součástí nepsané koalice hnutí ANO, SPD a KSČM. Není možné, aby koalice kontrolovala činnost policie.

Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Zatím do ní pouze kandidujeme na základě vyjednávání na začátku o složení orgánů Poslanecké sněmovny. To je všechno od začátku až po tento zatímní konec, který to dnes má. Děkuji. Mám tady tři další faktické poznámky, takže řádně přihlášené kolegy ještě zklamu, nebo požádám o trpělivost. Nyní tedy pan kolega Jan Zahradník s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo a předsedo KSČM.

Ale tenhle ten fakt jsem si dovolil tady zmínit. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Tak jenom pro pořádek. Jsou to velmi důležité funkce. Já nevolám, abychom v této chvíli měnili personální obsazení, ale pokud to někomu připadá jako bezvýznamná funkce, tak se jich vzdejte, my to rádi budeme vést místo vás. Nyní pan poslanec Krejza s faktickou poznámkou, pan předseda Faltýnek se přidá také k faktické poznámce, potom pan poslanec Pavel Kováčik, pak řádně přihlášená paní poslankyně Němcová. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych poprosil, neříkejte, že neexistuje nějaká dohoda koaliční či podobná. Existuje, vždyť je to vidět.

Děkuji za slovo. Já tedy na vystoupení pana kolegy Ferjenčíka reagovat nebudu. Víte proč, kolegyně, kolegové? Zkusme si napříště udělat nějakou statistiku volebního výsledku hnutí ANO 2011 a tomu odpovídající zastoupení ve Sněmovně. A ke kolegovi Bartoškovi prostřednictvím pana předsedajícího. Zkusme se fakt držet faktů, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vždyť vy přece dobře musíte vědět, že v minulé vládní koalici byla i sociální demokracie, která měla předsedu pro kontrolu GIBS pana Klučku. Tak informujme prosím objektivně naše nové kolegyně a kolegy. Teď faktická poznámka Pavla Kováčika, poté pana poslance Jana Bartoška a řádně přihlášená paní poslankyně Němcová. Paní a pánové směrem doprava, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tedy doprava po mé pravici. Jistě, pan kolega Stanjura má pravdu. Nicméně já jsem mluvil o parlamentní kontrole silových rezortů. Pravda, finance a mandáty, to jsou skutečně silové rezorty, takže v tom smyslu ano, pane kolego, máte pravdu.

Mnozí z nás ještě pamatujeme, jak to vlastně bylo. A co se týká toho názvosloví, kolegyně a kolegové, když vám tak vadí mánička, no já si dovolím poznamenat, že mě zase vadí mlátička. Tak všem stejně. Děkuji. Děkuji. Pouze upřesním. Budu reagovat vaším prostřednictvím na pana kolegu Faltýnka. Máte pravdu, v roce 2011 jste neměli žádného předsedu výboru a bylo tomu tak správně, protože jste prostě v Poslanecké sněmovně nebyli.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Mně mánička nevadí. Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Miroslava Němcová.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid.